Pak to dostal na starosti pan Kněžínek a ten mi odpověděl, že vlastně se nedá nic dělat, že to je v pohodě.

No ani jeden! Ani jeden.

Ale potom, co se jim zvýšily platy obrovským způsobem, tak oni si tyhle výhody nechali s tím, že to bylo prostě blbě nastavené magistrátem.

No kdo to vyšetřuje?

A pokud se nebudeme velmi důkladně dívat na ty jednotlivé části, které ten systém paralyzují, tak se prostě ty zločiny vyšetřovat nezačnou.

To také učiním.

A jakmile dosáhneme potřebného počtu přihlášených, tak o tom rozhodneme.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Tím jsme vyčerpali program odpovědí na písemné interpelace s tím, že interpelace na předsedu vlády a na ministra spravedlnosti byla přerušena.